Tak po paní ministryni ještě pan ministr Zaorálek. Děkuji za slovo. Dnes zasedal hospodářský výbor Senátu jako garanční výbor. Schválil několik pozměňovacích návrhů.

Možná uklidňující slova bych mohl poslat panu poslanci Jurečkovi, protože bych mu rád sdělil, že ta debata, o které on říkal, že by se mohla konat, ta už je plánovaná příští týden.

Já pouze tvrdím, že to není možné zredukovat na osud jednoho města. Jinak ještě panu poslanci Václavu Klausovi bych řekl, když tady řekl, že je to přece jasné, vysoké daně ničí ekonomiku nebo dusí ekonomiku. Problém v České republice je takový, že ti, kteří mají vysoké příjmy, tak v České republice rozhodně příliš vysoké daně nemají. Naopak ti, kteří jsou v těch nízkopříjmových nebo středněpříjmových, tak ti díky odvodům práce se naopak podílejí neúměrně na financování státu. To znamená, jenom takovýto komplexní přístup k daním je odpovědí, ne ty jednoduché. A stejně tak ale neplatí ta jednoduchá teze, že pouhým snižováním daní řešíte růst. To prostě pravda není. Děkuji.

Já s vámi souhlasím, že ta daňová zátěž z práce i těch chudších občanů je příliš vysoká. Děkuji.

Prosím, pane poslanče.

Pane poslanče, ty návrhy by měly být zdůvodněny.

Jsem si zcela jist, že naprosto stejné je to napříč všemi ostatními resorty.

Nestačí nám 100 poslanců? Potřebujeme politické neziskovky, nejenom ty, které tady řídí migraci, jak tu dneska bylo řečeno?

Čili těch peněz k seškrtání ve státním rozpočtu je obrovské množství. Jiné řešení není, co můžeme dělat.

Děkuji.

Dokonce nejsou poloprázdné ani základní školy, protože a to máme všichni radost, bezpochyby i můj předřečník jsou plné děti, protože na základních školách se aktuálně nacházejí silné demografické ročníky, a protože reforma financování regionálního školství zavedla jednoduché pravidlo, a já si myslím, že je poctivé, a sice to, že zkrátka to, co se odučí a směrem k dětem má být podobně zaplaceno ve všech krajích, ne různě, tak aby rozdíly potom vznikaly a měly rozdílné podmínky nejenom děti, ale i naši ředitelé a učitelé pro vzdělávání dětí, tak to logicky stojí peníze.